A to nejsou jednoduchá řešení. To prostě může trvat, můžete si nabít ústa, jako se to stalo pražským zastupitelům za hříchy minulosti. Já jsem se snažil tahat to, co se tam děje teď aktuálně. A vám skutečně ještě nestačí, že ten chaos je tam obrovský. Já jsem citoval materiály, které vyrobili pracovníci v té organizaci, nikoliv abych tady já říkal svoje domněnky.

Víte, když jsem tady pokládal třeba otázku na ten pražský okruh, jakou plní funkci. On totiž neplní primárně funkci objízdné trasy kolem Prahy. On plní funkci, aby přenášel vnitroměstské dopravní vztahy právě na ten okruh. Co to má za praktický důsledek? Samozřejmě se zvýšila automobilizace obyvatel Středočeského kraje a dalších aglomerací.

A to už je jednou nevratná škoda. To už nikdo nikdy nezmění. Pak máte dvě možnosti, že v trase přitažené k městu postavíte další silnici, jako to město plánuje už dlouhou dobu, dokonce ještě z éry socialismu na Praze 11.

A toto založíte na nějakých třeba sto let.

Občanům středních Čech asi nevadí, anebo vaší politické reprezentaci ve středních Čechách nevadí, že se posílá do bodu nula trasování a příprava dálnice D3, protože byly zastaveny, či dokonce zrušeny tendry na projektovou dokumentaci.

Totéž se asi bude odehrávat u Budějovic.

Tak ať to lidé slyší, co děláte ve skutečnosti. Myslím, že to byli všichni členové hospodářského výboru. Ale co slyším ze všech stran, tak on i lidsky má obrovský problém komunikovat. A politika je o komunikaci. Tady se mají diskutovat věcná řešení.

Takže čeho se dočkáme příště?

A v dalších mnoha následujících letech.

Nestojí vám to za to? Ale oni to neslyšeli. Ale víte, všichni jezdíme po těch silnicích a dálnicích. Takže prostě nevím. Budeme postiženi my, ale copak, nás je tady 200, ale obyvatel téhle země je deset a půl milionu. Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho přihlášeného do diskuse, tak zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, aby mohli přijít. Jen připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, a nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl předložen.

Kdo je proti?